Chce pan ministr zahraničí před otevřením rozpravy vystoupit? Pane ministře? Nemá zájem. Pan zpravodaj ano. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Podstatou dohody CETA je z pohledu ekonomické teorie sjednocení a rozšíření volného trhu vedoucí k intenzivnější hospodářské soutěži. Mezi důsledky tohoto zintenzivnění hospodářské soutěže patří zejména, nikoliv však výhradně, racionálnější využívání ekonomických zdrojů a racionální distribuce produktů ekonomické aktivity firem, vyšší tlak na efektivitu výroby, vyšší tlak na inovace, širší nabídka zboží a služeb pro spotřebitele, zlevnění výrobních vstupů, zkvalitnění průmyslové produkce a z toho plynoucí vyšší konkurenceschopnost transatlantického ekonomického prostoru proti zbytku světa. Kanadská vláda navíc otevře své veřejné zakázky pro účast evropských firem a Evropané tak budou mít exkluzivní postavení, mnohem otevřenější než pro jiné obchodní partnery Kanady. Kromě toho Kanada přislíbila, že zjednoduší řízení při zadávání veřejných zakázek a tendry bude vypisovat na jedné společné webové stránce. Evropa bude moci bez přirážek do Kanady vyvážet téměř 92 % svých potravin a zemědělských produktů.

Snaha některých politických subjektů v České republice blokovat projednávání dohody CETA vychází dle mého názoru právě z této skutečnosti. Doufám, že se českému Parlamentu podaří i přes tuto skutečnost dohodu CETA řádně projednat a schválit.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ano, děkuji.

My jsme tady nedávno projednávali smlouvu o spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií a nyní tedy přichází CETA.